Na pořad jednání 58. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 44 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 34 odpovědí na písemné interpelace.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. Jako první je na pořadu interpelace na předsedu vlády.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše což mi připomíná, že jsem nepřečetl omluvy.

Vzhledem k tomu, že je pan premiér omluven a interpelace byla přerušena do jeho přítomnosti, nemůžeme projednat tuto interpelaci.

I toto projednávání bylo přerušeno do přítomnosti pana premiéra, nemůžeme ji projednat, odkládám ji.

Kdyby se náhodou stalo a kvorum bylo, tak si myslím, že můžu interpelaci zařadit ještě na konec tady toho bloku. Další interpelace je na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, který odpověděl na písemnou interpelaci poslance Františka Kopřivy ve věci úpravy legislativy v oblasti změny pohlaví. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 764.

Z důvodu nedostatečného kvora však o jeho návrhu nebylo hlasováno.

S přednostním právem pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jinak tady budeme sedět a budeme čekat a evidentně se toho kvora nedočkáme. Z těch třiceti písemných interpelací máme stejně přítomné jenom dva ministry, takže myslím, že dvě nebo tři mohou reálně proběhnout, ty ostatní by se stejně přerušovaly.

Takže můj návrh je, abyste vždy, pokud tady není i poslanec i ministr, přerušil do 10.50.

Je to věc, která by potom mohla být někdy využívána negativně, předseda by neměl přerušovat, kromě třeba jednání, jednotlivé body.